Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda svým usnesením povolila přelety a průjezdy ozbrojených sil států Evropské unie. Dále povolila uskutečnit přelety a průjezdy ozbrojeným silám členským státům organizace Severoatlantické aliance a státům zúčastněným v programu Partnerství pro mír, v neposlední řadě i státům, s nimiž Česká republika udržuje partnerské vztahy. Povolit přelet nebo průjezd bude možné také pro ozbrojené síly ostatních států, ale pouze za předpokladu souhlasného stanoviska z Ministerstva zahraničních věcí. Schváleným uvedeným postupem bude Česká republika v dané oblasti u našich spojenců vnímána jako spolehlivý a důvěryhodný partner. Rozhodnutí vlády je také zcela v souladu s provedenou analýzou ministerstva ke stávající právní úpravě uvedené problematiky, dosavadní praxe vyslovování souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil přes území České republiky, kterou vláda České republiky vzala na vědomí svým usnesením č. 580 ze dne 22. července 2015. Děkuji za pozornost. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 596/1.

Děkuji za slovo. Výbor na své 27. schůzi přijal toto usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2020 vzala na vědomí; II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky; III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

Končím všeobecnou rozpravu. Pan ministr? Pan zpravodaj? Do té taky nemám žádného přihlášeného. Končím podrobnou rozpravu. Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemáte zájem. Budeme hlasovat o návrhu usnesení.

Kdo je proti usnesení?

Návrh usnesení byl schválen. Přistoupíme k dalšímu bodu.